Další věc, kterou pan ministr zdůraznil a která mě přesvědčila, je, že tam bude jedna výjimka, a to jsou nekvalifikovaní pedagogičtí pracovníci nad 55 let. Protože u nich, kdyby si začali dělat celoživotní vzdělávání, začali si dělat pedagogické minimum, tak skončí někde v důchodu, nebo těsně před důchodem.

Co je v tomto zákoně důležité, a myslím si, že pro pravicového poslance nebo pro pravicově smýšlejícího občana je to velmi důležité, je jistá dikce toho, že spoléháme na ředitele středních škol, spoléháme na jejich úsudek, že si na tu školu vezme kvalitní učitele a bude samozřejmě kontrolovat školskou radou, inspekcí a zřizovatelem. Takže já jsem se rozhodl tento zákon podpořit a doporučil jsem to i poslancům našeho klubu a samozřejmě podpořím i zkrácení lhůty, které navrhl pan ministr. Děkuji panu poslanci Váchovi. S faktickou poznámkou paní poslankyně Nina Nováková. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, patřím také k těm, kteří se rozhodli, že podpoří to, aby prošel návrh zákona dál.

Tato pracovnice tam zpracovávala ten návrh už předtím.

A ten si samozřejmě nebude dělat pedagogickou fakultu.

Děkuji paní poslankyni Novákové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já si myslím, že všichni bychom si přáli, abychom měli kvalitní vzdělávací systém zabezpečený kvalifikovanými pedagogy. Nicméně je nutno reagovat na realitu.

Což bych pochopitelně způsobilo velký problém, pokud by všichni tito kantoři museli ze škol odejít. Ano, souhlasím s tím, že měli deset let na to, aby si to vzdělání doplnili. Nedoplnili si ho z různých důvodů subjektivních i objektivních. Některým se prostě nechtělo. Někteří studovat chtěli, ale nebyl otevřen obor. Nicméně nemyslím si, že by bylo dobře, abychom tento zákon neustále odsouvali. Odsouváme ho deset let a je potřeba už něco přijmout.

Jinak zákon samozřejmě ideální není. Jiní naopak žádají další rozvolnění. Nicméně je to určitý kompromis, a bylo to už tady řečeno, který stanovuje některé výjimky.

Zároveň by měl být i součástí dalších zákonů, ať už se týkají reformy financování regionálního školství, či školského zákona, kde by měl být registr učitelů, který já považuji za velice potřebný ohledně toho, abychom věděli, jaká je kvalifikovanost v různých regionech, co je potřeba atd. Myslím si, že za ta léta by si kantoři zasloužili poděkovat, ať jsou kvalifikovaní, či nekvalifikovaní, protože ti nekvalifikovaní jsou často velice kvalitní a tím, čím prošli, všemi těmi pokusy na žácích, učitelích, na školském systému, co všechno museli zvládnout, tak si myslím, že si zaslouží respekt a uznání. Nicméně tím nechci zpochybňovat to, že by neměli mít potřebné vzdělání. Já bych chtěla říct, že my zákon podpoříme. Podporujeme i zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Ale myslíme si zároveň, že je potřeba učinit další kroky, jak přitáhnout učitele do škol.

Takže přitáhnou učitele do škol už z fakult, kvalifikované, a já vidím jeden z hlavních receptů na to, jak je přitáhnout, prostě kantory zaplatit. Děkuji paní poslankyni Semelové. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Petr Bendl. Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, mě motivovalo k tomuto vystoupení projednávání této zákonné normy na výboru pro veřejnou správu, kde jsem se snažil, řeknu, pokládat dotazy předkladateli, které se týkaly spíše pohledu zřizovatele, spíše pohledu starosty a zastupitelů obce než toho pohledu odborného, který se týká kvalifikovanosti a vůbec pedagogické práce jako takové. Protože i tohle je pohled, kterému je potřeba věnovat pozornost. Mimo jiné jsme diskutovali i věc, která se týkala finančního krytí, řeknu, mezd těch, kteří suplují za ty, kteří se dovzdělávají. Lidé, kteří jsou v Poslanecké sněmovně a mají zkušenost s řízením škol, říkají, že zcela objektivně platí, že ne vždy měli dostatek finančních prostředků na to, aby zajistili kvalifikovanou výuku v době, kdy lidé, kteří kvalifikaci neměli a vyučovali a rádi by si ji doplnili, by museli být mimo a měli by právo ze zákona, řekněme, se dokvalifikovat. A ne vždy to bylo objektivně možné. Proto můj dotaz na pana ministra školství je ten, zda si je tohoto vědom a zda se tato situace nebude opakovat. Protože je dobře, že jdeme směrem k otvírání nových studijních oborů, že prostě vytvoříme podmínky pro to, aby se v oborech, kde třeba vývoj jde velmi rychle dopředu, lidé mohli rychle kvalifikovat a naši učitelé měli tuhle tu šanci.